Jsou to pracovníci, kde přímo, když byli zmiňováni, tak vedoucí je pan Hanousek už to tady zmiňoval můj ctěný kolega Mašek který říká, zakladatel KRITu Petr Hanousek říká: